Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici jutros sam predvodio izaslanstvo Hrvatskog sabora koji je na Mirogoju položilo vijenac na grob prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana povodom stote obljetnice njegova rođenja. Doktor Franjo Tuđman bio je povjesničar i državnik koji je svoju viziju pretvorio u stvarnost, a njegova vizija bila je suverena, demokratska i slobodna Hrvatska ravnopravna članica europske obitelji. Dobro je razumio širi politički kontekst u tadašnjem svijetu i prepoznavao prijelomni trenutak za ostvarenje vjekovne težnje hrvatskog naroda za svojom državom. No, put do tog cilja bio je trnovit i težak, zahtijevao je iznimne političke i državničke vještine i iznad svega ljubav prema svom narodu i Domovini. Izdvojio bih nekoliko ključnih momenata. Prvi višestranački izbori, konstituiranje Hrvatskog sabora, Božićni Ustav, referendum i dvije povijesne odluke o raskidu svih državno pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Nakon tog međunarodno priznanje Hrvatske i velike pobjede u oslobodilačkom Domovinskom ratu okrunjen je Bljeskom i Olujom, te mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja. Slobodno možemo reći da je Franjo Tuđman postavio temelje moderne Hrvatske države a njegova vizija zaokružena je ulaskom Hrvatske u EU i NATO. Osim Franje Tuđmana velike zasluge za slobodnu i neovisnu Hrvatsku imaju hrvatski branitelji, a posebno oni koji su položili svoje živote. Svima im još jednom hvala. Poštovane zastupnice i zastupnici predsjednik Tuđman vodio je politiku koja je uvijek u prvi plan stavljala interese hrvatskog naroda i Hrvatske države. Na stotu obljetnicu njegovog rođenja iskazujemo mu trajnu zahvalu za sve što je učinio za našu Domovinu u stvaranju slobodne i suverene Hrvatske ugradio je cijeli svoj život. Još uvijek snažno odjekuju njegove riječi uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što. Molim vas sada da minutom šutnje odamo počast prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.

Neka mu je vječna slava i hvala mu!

poštovani zastupnik Boris Lalovac. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Mene zanima šta će se događati sa hrvatskim tim SKDD-om, odnosno trenutno na zagrebačkoj burzi druga ugovorene srana za poravnanje SKDD. Ako dobro razumijem.

Dakle, prije svega ovo je napravljeno da sada imamo financijsku instituciju preko koje se može sigurnije obavljati, koje može raditi clearinge, dakle poravnanja odnosno usklađivanja samo između kupca i prodavatelja. SKDD što se tiče ovih statističkih svih drugih on ostaje sa svojom funkcijom kao što je do sad bio, dakle ako imamo znači hrvatske tvrtke odnosno na hrvatskom tržištu kapitala postoji institucija preko koje vi možete sigurnije, sa manje rizika, doduše postoje određene naknade koje za to se i plaćaju, obaviti svoje transakcije koje nisu preko burze.

Pa i moja replika je išla, evo u ovom smjeru, dakle da se pojasni da je u Hrvatskoj osnovano društvo koje je pri FINA-i, dakle SKDD CCP koji ... [[Govornik se ne razumije.]] koji će i dobilo je sve potrebne certifikate od, kao što ste rekli, od listopada 2021. koje će onda sudjelovali zapravo u svim ovim radnjama koje su ovdje pobrojane.

Samo mogu se dakle nadovezati, da smisao, ovim smo osigurali i, ... [[Govornik se ne razumije.]] osnovali to tijelo koje preuzima ono što je do sada nekako SKDD radilo, ali u smislu mogućnosti da pruža pod ovom uređenom okviru te vrste transakcija, odnosno samog poravnanja, nadajući se zapravo da ono što sam ja cijelo vrijeme govorio, mi jedno daleko iza razvijenog tržišta kapitala EU ili ostatka razvijenog svijeta, međutim, moramo iskoristiti ili možemo iskoristiti sve benefite i njihove i učiti na njihovim greškama koje oni sada zapravo ispravljaju. Mi dolazimo daleko, daleko u jednu točku di su oni morali puno puta odnosno više puta mijenjati na temelju pokušaja i pogrešaka i to nama daje jednu konkurentsku prednost da odma uskočimo tamo gdje se uređeno, sigurno trguje i da time možemo puno, puno brže rasti nego što su oni u zadnjih stotinama godina, koliko već je na razvijenim tržištima kapitala to prisutno. Poštovani državni tajniče. Molim vas samo evo, više komentar ili kao informaciju, koliko zapravo takvih transakcija se na naše tržište kapitala odvija, a možda u usporedbi, je li, sa zapadnim razvijenim tržištima i postoji li tu određeni prostor za napredak, kad govorimo o našem tržištu kapitala. I drugo pitanje, pokušao sam u obrazloženju prijedloga zakona pronaći, ali čini mi se da ste vi u vašem uvodnom izlaganju i rekli pa nisam vas dobro popratio. U Hrvatskoj je jedno društvo, znači registrirano, a na razini EU, ... [[Upadica se ne čuje.]] 16, [[Upadica: 14 sveukupno s tim.]] 14, okej, e onda molim vas evo, komentar ili informaciju o ovom prvom dijelu pitanja, znači koliko zapravo takvih transakcija se kod nas odvija i možda usporedbu u odnosu na zapadna razvijena tržišta. Dakle što se tiče ... [[Upadica se ne čuje.]] dakle što se tiče broja transakcija, ono varira između 200, 250 i 300 dnevno. Što se tiče uređenog tržišta izvan europskog ekonomskog pojasa u broju ovakvih središnjih drugih ugovornih strana, on je 54, na EU 14 s time da drugi ti središnji drugi ... [[Govornik se ne razumije.]] strane imaju po desetke tisuća takvih transakcija dnevno dakle nešto što je ogroman prostor za napredak, sigurno da je ovo sad stvar i na sudionicima na tržištu kapitala da imaju mogućnost sigurnijeg trgovanja koje, znači to se trguje, kao što sam rekao određenim vrijednosnim papirima, može i dionicama koje nisu izlistane na burzi preko upravo ovoga, ove financijske institucije vršiti sva poravnanja, dobiti sigurnost jer ta institucija je ujedno, iako je posrednik, ona je zapravo ujedno i kupac i prodavat. Ona je kupac od prodavatelja, a prodavatelj kupcu i ona uvijek „matchira“ te transakcije. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Onda otvaram raspravu. Prvi je prijavljeni u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Boris Lalovac. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Evo danas pred nama je jedan tehnički zakon za jedinstveno tržište kapitala unutar EU. Projekt jedinstvenog tržišta kapitala odnosno jedinstvene bankarske unije na razini EU znači da što lakše teku ta transakcije i da postaje što već zaštićenost građana Europe pred bilo kakvim nekim financijskim poteškoćama u budućnosti, ide svojim tijekom, ono nastavlja, znači to je jedan širi, puno širi projekt koji se definirao kroz jedinstvenu bankarsku uniju, onda kroz jedinstveno tržište kapitala, danas je ovo jedan od primjene toga zakona i jedinstvene monetarne unije, danas i donosimo zakon, čini mi se, usvajamo Zakon o euru, tako da je sve ovo jedan paket zakona gdje će Hrvatsku integrirati u europske financijske tokove.

Sad kako smo i najavili idemo na iznošenje stajališta. Prvi prijavljen je poštovani zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika MOST-a. Evo danas kada ćemo glasati o ukidanju hrvatske valute evo kad se proslavlja i sto godina prvog hrvatskog predsjednika i kada se sjećamo Bleiburške tragedije i svih tih žrtava i svih žrtava kroz povijest koje imamo danas će se ukinuti hrvatska kuna. Ja mislim da tome trenutku je, ne mislim nego znam da nije dobro jer u ovome trenutku inflacije, krize gospodarske, poskupljenja cijena vidimo da je šok na svim stranama, da ljudi jednostavno ne znaju što će se dogoditi, a tako je i na tržištu.

Tako da evo ja bih samo kratko sad krenuo što će se sve događati, što se događa i o čemu ne mislimo. Hrvatska Vlada je rekla da nema velikih energetskih poskupljenja i da mi dobro kontroliramo tržište. Na žalost zbog svega ovoga što se tiče s plinom, troškova koje ima grad Zagreb i Plinara, ne znam na koji način u biti hoće da se pribaci na nerazvijena područja, a reći ću vam kako. O tome sam govorio premijeru, međutim on kroz zastupničko pitanje to nije čuo, jer mu to nije bitno, jer on će riješit problem Rusije. To je ono žalosno što je on zaboravio hrvatskoga čovjeka u ovome trenutku, pa ću vam ja reći, još jednom ponoviti glasno da čuje premijer i ministar profesor doktor on želi da se zove izvanredni to je ovaj Filipović. Kaže da je napisao službeno da ga se tako mora zvati, pa ću upozoriti na ogroman problem poglavito brdsko-planinskim područjima. O tome sam govorio i još ću govoriti mirnim glasom dok ne pozovem narod da izađe na ulicu. Poskupila je struja, električna energija, vodovodima. HEP koji 40% hidro energije dobija iz Cetine.

I šta bi oni sad htili? Da su oni kao pilatorski oprali ruke mi smo samo 10% poskupili struju, električnu energiju, a u biti 500% Vi morate shvatiti da jedna tvrtka Vodovod Cetinske krajine koji napaja zaleđe Splita likvidnost je ugrožena, ugrožena je dostava pitke vode.

I šta bi ja sad tribao? I onako ne znaju kako opstati na ovim područjima, umjesto da pomažemo premijer Plenković pere pilatorski ruke i grije plinare dugova rata u Ukrajini tribalo bi plaćati brdsko-planinska područja, a razlog je jednostavan. Prepumpne stanice do bazena moraju se dizati na visini na brdsko-planinskim područjima da bi voda mogla dolaziti do kućanstava., I u ovom trenutku to je po izračunu sad zimskome kad radi manje električnih pumpa, a u litnjem vrimenu i turističkoj sezoni to će biti duplo. Znači ugrožena je dostava vode kućanstvima u Brdsko-planinskim područjima, a bome i Splitu.

Neću više govoriti o ovome, neozbiljno shvaćaju. Ja bih samo pitanje postavio premijeru da ozbiljno shvati da ne more sirotinja hrvatska iz dvije trećine zaboravljene Hrvatske, dvije trećine površine znači Like, Gorski kotar, Dalmatinska zagora, taj Gorski kotar, brdsko-planinska područja ne mogu plaćat HEP-u troškove i ostalima plina. Pa nismo mi krivi za rat u Ukrajini. Svakako će ga premijer Plenković riješiti.

Evo slijedi iznošenje stajališta u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovanog zastupnika

Dakle, kolegice i kolege niste brojni ali nije bitno.

I ne bih o tome ni govorio da nije stiglo dosta reakcija i posebno zanimljivo pismo koje sam dobio prije pet minuta. Dakle dio pisma koji je najzanimljiviji. Čovjek veli: „Uvaženi sa zanimanjem sam pratio vaše izlaganje na temu antifašizma. Zanimljiva je sintagma kovanica antifašističko mahnitanje. Pokazali ste primjereno lukavstvo iznoseći vrlo zanimljive i javnosti nepoznate detalje o antifašističkim danima četničkog vojvode zločinca Draža Mihajlovića.“ Sada da sam baš lukav, to ne znam, ali dobro. Vjerujem da ste iznijeli provjerene podatke ne bi bilo lijepo i doživjeli biste pravu blamažu ako bi se ove tvrdnje pokazale neistinitima. Prvi put u povijesti Hrvatskog sabora jedan zastupnik tvrdi i objašnjava da je notorni ratni zločinac jedan od najvećih sa ovih prostora bio i antifašist makar jedno vrijeme. Jasno je da vi ovo niste rekli, niti da branite Draža Mihajlovića, ali možda i da branite istinu ali ste hrvatske antifašiste ili tzv. antifašiste kako vi kažete izuli iz cipela. Baš me zanimaju reakcije s druge strane hoće li biti, ovaj čovjek je zavrijedio da ga vodim na piće i na večeru. E to je to što sam želio reći. I što se tiče Draže Mihajlovića dodat ću još dvije stvari, dodati ću činjenicu da mu je Broz ponudio da bude zapovjednik zajedničke partizansko-četničke vojske. I još jedna vrlo važna činjenica koju ne znaju Srbija, kamoli u Hrvatskoj, da je početkom 12 mjeseca '41. godine njemačka vojska napala Dražin logor na Ravnoj Gori, pardon Draža se jedva živ izvukao, zarobila mu 70, 80% vojnika među njima i vojvodu Aleksandra odnosno majora Aleksandra Mišića sina srpskog junaka iz Prvog svjetskog rata vojvode Živojina Višića i taj je bio strijeljan u Valjevu. Toliko da se, meni je dakle cilj pokazati i imam osjećaj da sam u tome uspio, da je taj antifašizam što bi moji Bosanci preko Save rekli talašika i ništa drugo. A ja sam inače htio ovom zgodom odnosno morati ću, dakle progovoriti o pismu oca Aleksandra arhiepskopa nepriznate hrvatske pravoslavne crkve i njegovog otvorenog pisma koji je uputio na veliki broj adresa u Hrvatskoj.

U Hrvatsku državu ulazi i veliki broj ukrajinskih izbjeglica i daj bože neka ostanu svi tu jer iz Ukrajine ne dolazi 85% vojno sposobnih ljudi, a 10, 15% žena i djece nego obrnuto za razliku od nekih drugih izbjeglica za kojima se plaće. Dakle, neka ti Ukrajinci ostanu ovdje, ali ne može se njih izručiti u naručje srpske pravoslavne crkve čim je ukrajinska pravoslavna crkva na temelju tridset godišnjeg Tomosa dobila autokefalnost odmah je s njom u sukobe došla i raščinjenje ruska pravoslavna crkva, a odmah zatim i srpska pravoslavna crkva. I ta srpska pravoslavna crkva koja je ovdje takva kakva jest da ne ponavljam sve ono što sam rekao crkveni velikodostojnici te ljude izručuju u naručje srpske pravoslavne crkve.

Nastavljamo u podne.

Poštovane kolegice i kolege, u zadnjih nekoliko mjeseci svi smo svjedočili ubrzanom raspadu ove vlade. Počelo je sa hapšenjem ministra Horvata, međutim kako to obično biva to naravno nije bilo sve. Otvorene su istrage protiv još dva visoka dužnosnika koji su i nakon što je otvorena istraga nad njima jedno duže vrijeme ostali raditi u vladi. I pored toga, pored činjenice da su otvorene kaznene istrage nad potpredsjednikom vlade i ministrom Aladrovićem, vaš premijer Plenković nije pokazivao niti osnovnu pristojnost da se ispriča građanima RH što mu kontinuirano od 2016. godine ministri dolaze u mercedesima, a odlaze u policijskim autima. Činjenica je da je pokušaj tzv. rekonstrukcije vlade propao već prije same rekonstrukcije kad ste imenovali umjesto ministra Horvata, ministra Paladina. Ministar Paladina ja sam apsolutno sigurna ako već nije bit će predmet isto tako kaznenih istraga što smo dokazali kroz raspravu ovdje o raspuštanju parlamenta. Ali ni to nije sve, nakon skandala za skandalom koji se redao oko imovine ministra Paladina došao je na red i ministar Beroš. I čemu sada svjedočimo? Svjedočimo tome da i u njegovom ministarstvu se provodi istraga, a da istovremeno ministar Beroš poziva na kršenje zakona, odobrava kršenje zakona kojim se regulira pobačaj, a premijer ga u tome podupire.

Zahtjev za raspuštanjem sabora ma kako završio danas u našem glasanju, prije svega je politička poruka. I to ne samo na koji smo ovdje postavili takav zahtjev nego ja bih rekao u ovom najvišem predstavničkom tijelu ove zemlje to je politička poruka i 70% građana ove zemlje koji kažu da zemlja ide u krivom smjeru. To bi trebalo sa respektom i uvažavanjem shvatiti. Zašto tražimo povjerenje, ne toliko nama kao saborskim zastupnicima koje su građani izabrali nego povjerenje onima koje smo mi kao saborski zastupnici izabrali da vode i daju odgovore na ključna pitanja i građana ove zemlje i zemlje u cjelini. Naime, čini se da je u mandatu najdužega predsjednika hrvatskih vlada u te dvije vlade, 25 ljudi moralo biti smijenjeno zbog nečasnih, zbog istraga, zbog nečasnih radnji, zbog korupcije, zbog sumnje na, na zlouporabu položaja itd., sve to dokazuje da su radari očigledno našega premijera zatajili i da naši zahtjevi za smjenom pojedinih ministara nisu dali rezultat i ploda i da je došlo konačno vrijeme, a možda bi bila i dobra prilika da se povjerenje zatraži od građana ove zemlje. Kakav je kapacitet ove vlade najbolje svjedoče rezultati koje ona iskazuje i kada je riječ o obnovi i kada je riječ o činjenici da mi imamo zapravo stagnirajuće stope rasta koje nas i dalje drže na začelju Europe i kada nismo sposobni riješiti čak niti pitanja koja se tiču sigurnosti nacionalnih politika Hrvatske. Ako ne, nastavit ćemo sukladno članku 293b. i pripremite se za možebitno zadnje glasovanje u ovom sazivu. Sukladno članku 252. Poslovnika Hrvatskog sabora Odluka o raspuštanju Sabora donosi se većinom glasova svih zastupnika 76. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke o raspuštanju Hrvatskog sabora.

Predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a. Rasprava je zaključena. Zastupnici Arsen Bauk, Anka Mrak- Taritaš i Urša Raukar-Gamulin predložili su donošenje sljedećeg zaključka: 1. O prijedlogu zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće sa konačnim prijedlogom zakona P.Z. br. 35. provedena je rasprava u prvom čitanju. 1. Prihvaća se Prijedlog zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće.

Hoćemo samo odglasati ovo pa nakon toga stanke ili želite prije stanke? Kolega Grbin? [[Upadica: Prije.]] O.k. onda prije glasovanja imamo dva zahtjeva. Kolegica Peović i kolega Grbin. Tražim stanku u ime kluba HSS-a i Radničke fronte kako bismo upozorili na slučaj Mirele Čavajde koji je donio u fokus ono što ženske udruge već u Hrvatskoj upozoravaju desetljećima, a to je limitiranje i ugrožavanje ženskih prava i ženskih reproduktivnih prava počevši od devedesetih na ovo. 1990. prvo ugroženo je pravo izbacivanjem pobačaja iz Ustava. 2008. godine limitiranjem niza ekonomskih i socijalnih prava, a onda u coroni prebacivanjem obaveza i onih socijalnih servisa koje ima država na leđa žena, briga za starije, nemoćne i djecu. Ženska reproduktivna prava su apsolutno u Hrvatskoj ugrožena i rigidno limitirana s ustavnom klerikalizacijom ginekološke struke. Ne možemo govoriti o pravu na pobačaj ako imamo 60% ginekologa koji imaju priziv savjesti. Ako u Požegi svi ginekolozi imaju priziv savjesti, u Virovitici 4 od 5, u Splitu 32 od 34. pri tome se dešava fenomenalna stvar. S jedne strane imamo apsolutno homogenizirani ultra konzervativni establišment a s druge strane društvenu većinu ili narod koji preko 80% smatra da žena ima pravo raspolagati svojim tijelom i ima pravo na slobodu izbora. Da bismo stvar vratili u normalu pozivamo na vraćanje pobačaj u Ustav. Kolegice i kolege u oporbi, ali i oni koji imate savjesti u ovoj parlamentarnoj većini pozivam vas da se pridružite zahtjevu za vraćanje Ustava koji ima sastavnicu pobačaja koji je ostao i u slovenskom i u srpskom Ustavu da imamo u Ustavu pravo na pobačaj teško bi se ovako rigidno interpretirali zakoni. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege.

To i ništa više. Nikog se ni na što ne prisiljava, ali onoj ženi koja se odluči omogućava se izbor. Prije pet godina Ustavni sud je svima nama bez obzira na to iz koje političke opcije dolazimo nešto naložio. Na nama je da to provedemo u praksi. Mi iz SDP-a smo to ozbiljno shvatili. Predložili smo zakon koji adresira sve ono što je Ustavni sud naveo u svojoj odluci. Adresirali smo i dodali smo stvari koje smatraju da sustav unapređuju. Ali na koji način? Kroz edukaciju, kroz prevenciju i onda na kraju puta, kroz ono što nam je najvažnije, slobodu na pravo na izbor. Pravo koje pripada svakoj ženi u Hrvatskoj. Slušao sam vašu i raspravu jučer, pogotovo kolege iz vladajuće većine koji ste se na odlučili i koji ste se u nju uključili.

Stanka je odobrena. Kolegice Mrak-Taritaš, izvolite. Svako društvo, tako i naše, ima svoje uspone i padove. Dolazimo do jedne točke u kojoj se svi moramo pitati što i kako dalje. Ovaj Zakon i tema ovog Zakona je jedno civilizacijsko pitanje. Pravo na izbor žene je civilizacijsko pitanje. Kad je rasprava krenula i kad smo ovo stavili na dnevni red, dvije stvari su bile izuzetno značajne i o tome trebate svi zajedno razmišljati. Prva stvar je bila da je premijer direktno rekao da neće poštivati Ustav. Premijer jedne zemlje je rekao da neće poštivati Ustav. Ono što se svi trebamo zapitati kakova je ta zemlja i kuda ta zemlja ide. Da bi jednako tako, ministar Beroš rekao, zovite. Ako imate moj broj telefona, nazovite me, stvari su riješene. Ono što je preuzeto SDP, a i mi svi zajedno u tzv. progresivnoj oporbi je bilo sljedeće. Ako vladajući nisu u stanju, ne žele, neće poštivati odluke Ustavnog suda, mi ćemo to napraviti za njih i odraditi to pitanje. Ako vladajući neće, ne žele ili sve ostalo odraditi posao koji trebaju odraditi, ima onih koji su u stanju odraditi posao i pokazat će kako. Slučaj ove nesretne žene je samo bio okidač i ono što vam poručujem s ovog mjesta. Nećemo stati. Nećemo pustiti da stvari idu niz vodu kao što su išle do sada. Posebno pozivam liberalne stranke koje su u redovima vladajućih. Liberalizam nije nešto o čemu govorite i govorite da je samo vaša stvar ili neke politike kada vam odgovara i izvlačite tada.

Odavno netko nije ovako ugrozio ženska prava kao tzv. progresivna ljevica sa svojim prijedlogom Zakona o pobačaju. Naime, osim što je potpuno nestručan, pokazuje temeljno nerazumijevanje medicinske terminologije u situaciji gdje se regulira medicinski zahvat. Od toga što znače gestacijski tjedni pa sve do medikamentoznog pobačaja. Štoviše, ne nudi nikakvo rješenje problema kasnih pobačaja, što je navodno bio povod da skupite potpise da zakon sad dođe na dnevni red. Time ste priznali da vam cilj nije bio pomoći trudnici i djetetu nego iskoristiti njezinu situaciju za vlastiti politički probitak. No, ja vas ne prozivam tek zbog licemjernog političkog profiterstva nego vas direktno smatram odgovornima za regresiju ženskih prava koja će biti posljedica vaše zlouporabe ovih pitanja koju je javnost prepoznala i zbog koje će u budućnosti u najmanju ruku sa skepsom gledati na različite situacije u kojima ženska prava doista jesu ugrožena. I zaključno, vaš je amaterizam toliko velik da ste kao tzv. progresivna ljevica uspjeli predložiti zakon koji je restriktivniji i diskriminatoran u odnosu na stari zakon. Stoga vas kolegice i kolege s progresivne ljevice, kada već niste povukli ovaj Zakon, na vrijeme da prikrijete vlastitu potkapacitiranost u pokušaju zakonskog reguliranja prekida trudnoće pozivam da i sami glasujete protiv svog prijedloga Zakona jer nije u skladu s vašim proklamiranim stavovima. Naime, ako podržite ovakav prijedlog Zakona, dugoročno ste, ne samo narušili ženska prava u smislu u kojem ih inače vi tako bučno zagovarate, nego i izdali [[Upadica: Hvala.]] vlastito biračko tijelo. 238, uz riskiranje opomene, samo ću reći da je fascinantno da Most koji se inače poziva na narodnu većinu, glas naroda i referendumsku demokraciju ovdje prigovara jednom zakonskom prijedlogu da nije stručan. Naša politička zadaće je da predlažemo zakone, a ne da budemo stručni ginekolozi ovdje. Kolege, što je bilo? Kolegice i kolege. Zastupnica Peović dobit će opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika i nema potrebe za tako bučnom reakcijom. Kolega Bačić, izvolite. Tražim stanku od 10 minuta u ime Kluba zastupnika HDZ-a kako bismo još jednom prije samog glasovanja jasno naznačili glavne razloge zašto Klub zastupnika HDZ-a neće podržati niti prijedlog Zaključka, a niti sam Zakon o medicinskom prekidu trudnoće. Prije svega, sam naziv Zakona o medicinskom prekidu trudnoće jasno odražava stav predlagatelja prema kojemu je ovaj Zakon namijenjen isključivo prekidu trudnoće i ne pretpostavlja prekid trudnoće kao izuzetak nego kao pravilo, što je u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda RH koji je rekao i naložio zakonodavcu da propiše zakon kojim će se uspostaviti edukativno-preventivne mjere kako bi doista zakon o prekidu trudnoće napravio da taj prekid trudnoće bude izuzetak. I u tom smislu je ustavni sud napisao nešto vrlo važno, a to je da budući zakon propisuje edukativno-preventivne mjere koje će donijeti zakon. U tom smislu je ovaj zakon podnormiran jer za razliku od opredjeljenja oporbe da prilikom pandemije sabor dvotrećinskom većinom propisuje mjere koje su puno nižeg pravnog značaja i kojim bi se utvrdilo postupanje naših sugrađana ovdje o jednoj iznimno važnoj temi koja zadire i u prava pojedinca, koja zadire u privatnost žene prepušta jednom podzakonskom aktu koji bi se onda trebao donijeti daleko od očiju hrvatskog Parlamenta i prepušta ih na razinu podzakonskog akta. Stoga držimo da bi ovakav zakon bio u suprotnosti [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] s odlukom ustavnog suda i mi ga nećemo podržati. Dakle stanka će i vama biti odobrena. Imamo sada dvije povrede poslovnika vezane uz vaše izlaganje. Kolega Grbin izvolite.

Kolega Bačiću vi ste jučer noćas barem bili iskreni i jasno ste rekli zašto nećete podržati ovaj zakon niti predložiti svoj, bili ste otvoreni i rekli ste da je to zbog toga što se unutar sebe ne možete dogovoriti i postići konsenzus.

Čl. 238. treba biti pošten kolega Bačić i pošteno reć nećemo, nećemo podržati ovaj zakon, ne želimo taj zakon, ne želimo uvesti nemir u svoje redove jel nam je jednostavnije da imamo zakon koji je star 44 godine nego da imamo novi zakon.

Sada je na redu kolega Bačić izvolite. Povrijeđen je čl. 238. poslovnika i od strane kolege Grbina i od strane kolegice Mrak Taritaš.

I vi dobivate opomenu isto tako ste replicirali. Čl. 238. kolega Bačić kao i obično vrijeđa zdravu pamet cijelog ovog dijela oporbe kada ne želi ponoviti ono što je rekao jučer, a rekao je jasno da razlog zašto se ne ide u izmjene zakona i zašto se ne poštuje odluka ustavnog suda je zato što premijer Plenković nema konsenzus unutar svoje stranke.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče.

Kolega Bačić ponovo povreda poslovnika. Ja sam se kolegice Benčić jasno referirao o ovom zakonu, rekao sam da je nestručan, nekvalitetan i na niti jedan način ne odgovara izazovu koji je pred zakonodavca postavio ustavni sud.

Ali evo ponovo sad imamo još jednu povredu kolegica Raukar Gamulin, izvolite. 238. članak omalovažavanje saborskih zastupnika i zdravog razuma.

Dobivate opomenu. I evo još imamo jednu, ja vas sad molim da ovo bude zadnja jer ovo se pretvara sada u polemiku repliciranje nema veze s povredama poslovnika. Izvolite kolegice Orešković. Zahvaljujem predsjedavatelju. Gospodine Bačiću vi ste rekli da je ovaj zakon nestručan pa je to glavni razlog zašto ga HDZ neće podržati i ujedno tvrdite da je onaj iz vremena socijalizma bolji.

Dobivate opomenu isto tako kao i svi vaši prethodnici. Tražim stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta na ovu temu, puno toga je već rečeno. Ja ću ponoviti da mi je žao da je ta rasprava bila duboko u noći, mislim da je zaslužila puno bolji termin prijepodne da i cijela javnost može jasno čuti argumente. A još jednom ću reć da što se tiče ovog zakonskog prijedloga mi smo protiv i nismo čuli uvjerljive argumente zašto bi promijenili svoje mišljenje. Naime, koliko god ova tema bila sporna mislim da nije toliko komplicirana, dakle ustavni sud je donio rješenje u kojem stoji među ostalim da svaki zakonodavac, pa tako i HS ima pravo odrediti kad počinje ljudski život, to je nonsens, medicina to jasno određuje, kolege koji to osporavaju nisu iznijele drugu tezu koja bi mene uvjerila da je drugačije, dakle mislim da razum i ono što znanost nalaže je da svi prihvaćamo da začeće je početak svakog novog ljudskog bića, svih nas, pa i ostale. Što se tiče priziva savjesti, iskustvo 20. stoljeća jasno pogotovo u Njemačkoj pokazuje da nije dobra ideja prisiljavati baš liječnike da rade ubijanje, dakle radi se o obliku ubijanja. Mislim da svi koji osporavaju da je ovo oblik nasilja prema nerođenom djetetu žive u nekom paralelnom svijetu, ali iskustvo Njemačke, nacističke Njemačke pokazuje da liječnici su zadnji koji bi trebali to činiti. Prema tome, trebamo sačuvati priziv savjesti i mislim da je jako dobar znak da sve veći broj liječnika to odbije i sve vas pozivam sutra na „Hod za život“ S time smo iscrpili rasprave odnosno zahtjeve za stankom. Kao što sam najavio sukladno čl. 293.b. nastavit ćemo s radom, pa dajem sada na glasovanje predloženi zaključak zastupnika Arsena Bauka, Anke Mrak-Taritaš i Urše Raukar Gamulin. Tko je za taj zaključak? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 130 zastupnica i zastupnika, 45 za, 5 suzdržanih i 80 protiv, dakle zaključak nije dobio potreban broj glasova, pa dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće, molim glasujmo. Protiv? Utvrđujem da je glasovalo 130 zastupnica i zastupnika, 47 za, 5 suzdržanih i 78 protiv, tako da zakon nije dobio potreban broj glasova.

sigurno neće ispunit kriterij inflacije, unatoč tome vladajući žele ući u eurozonu.

Stoga još jedanput pozivam da razmislite i ne podržite ovakav zakon jer će mnogi koji danas podrže plakati za hrvatskom kunom, a najviše hrvatski građani koje niste htjeli pitat na referendumu što misle o ulasku u eurozonu. Stanka je odobrena, ali imamo i dvije povrede Poslovnika. Kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je čl. 238. kolega Pavliček dobronamjerna primjedba, dakle i mi se bavimo sustavno ovim pitanjima, uostalom svi ćete nakon ovog glasovanja o zakonu kojeg predlaže vlada imati mogućnost glasovanja o zaključku Kluba Mosta i molim sve klubove zastupnika da podržite taj zaključak o odgodi uvođenja eura u RH jer jednostavno, a s tim se slažu i ekonomisti sada nije trenutak. Znadete i sami da ste zaslužili opomenu. Kolegice Selak Raspudić, izvolite. Članak 238., ne samo da smo predložili zaključak koji se tiče inflacije i eura nego smo i prvi doveli guvernera Vujčića ovdje da razgovaramo upravo o toj inflaciji koja pokazuje da nije pravi trenutak za uvođenje eura. A što vlada čini? Danas priznaje de facto da će diskrecijskom odlukom bez obzira na visinu naše inflacije uvesti euro, neću reći preko leševa nego preko naših praznih košarica. Kolegice Selak Raspudić, ne znam gdje je bila povreda Poslovnika vi ste održali 30 sekundi govor, al nema povrede Poslovnika, dakle dobivate opomenu. Kolega Troskot, izvolite. Članak 238., dakle mi smo napravili određene zaključke, upozorili smo vladajuće da srljamo stvarno ko guske u maglu iako smo i zvali pravovremeno HNB da dođe i objasni ne samo inflaciju nego i HNB.

Kolega Bulj, povreda Poslovnika, izvolite. Hvala lijepo.

Sve su napravili da dovedu hrvatski narod u ovu situaciju.

Idemo sada mi na amandmane. Dakle, 1. amandman Klub zastupnika MOST-a, vlada ga ne prihvaća, moramo glasovati. Kolega Totgergeli jeste li za, suzdržani, protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, 4 su amandmana, vlada ih ne prihvaća, pa idemo redom. Kolega Totgergeli za, suzdržan, protiv?

Amandman broj 2. ponovno glasujmo. Zeleno-lijevi blok isti klub zastupnika. Slobodno kažite ona će vas vidjeti što ste izgovorili.

Gospodine predsjedniče, predlažem kolegi Totgergeliu da uzme zeleni, bijeli i crveni papir i da ih diže, tako ćemo najjednostavnije vidjeti kako je glasao.

amandman u izmijenjenom obliku postaje sastavni dio Zakona. 14. amandman zastupnica Dalija Oreškić, Vlada ne prihvaća. 15., zastupnica Ružica Vukovac, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 16. amandman Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika je povučen. 17., Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća.

19. amandman Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. 20. amandman Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. 21. amandman zastupnik Marin Mandarić Vlada prihvaća u izmijenjenom obliku, podnositelj je suglasan pa izmijenjeni oblik amandmana postaje sastavni dio prijedloga Zakona. 22. zastupnica Marija Selak Raspudić, Vlada ne prihvaća. 23. zastupnica Ružice Vukovac, Vlada ne prihvaća.

24. amandman zastupnika Lenarta, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potrebni broj glasova. 25. amandman Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. 26. amandman Klub zastupnika SDSS-a povučen je. Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. 28. zastupnica Dalije Oreškić, Vlada ne prihvaća.

29. amandman Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. 25. amandman zastupnika Marina Mandarića je povučen.

Nije dobio potreban broj glasova. 32., Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. 33. zastupnice Dalije Oreškić, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 34, Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Kluba zastupnika SDP-a je prihvaćen, postaje sastavni dio zakona. Kluba zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 37. ponovo Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. 38. zastupnice Dalije Oreškić, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Kluba zastupnika SDSS-a, Vlada ne prihvaća.

40. amandman Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen, kao i 41. Odbora za poljoprivredu. 42. zastupnice Ružice Vukovac, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 43. amandman zastupnika Silvana Hrelje, Vlada je prihvatila u izmijenjenom obliku. Zastupnik se složio i u izmijenjenom obliku amandman postaje sastavni dio zakona. 44. amandman istog zastupnika je povučen. 45. amandman Odbora za poljoprivredu prihvaćen je izmijenjenom obliku, s čime se Odbor složio pa postaje sastavni dio zakona u izmijenjenom obliku. Klub zastupnika IDS-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Sada imamo 3 amandmana, 47. Klub zastupnika SDP-a, 48., Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i 49. zastupnik Zlatko Hasanbegović, Vlada ih ne prihvaća pa ćemo glasovati samo jednom jer su identičnog sadržaja. Glasujmo. Amandmani nisu prihvaćeni. 50. amandman Kluba zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Kluba zastupnika SPD-a vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 52. isti klub zastupnika vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika SDP-a su identičnog sadržaja i vlada ih prihvaća. Amandman 55. zastupnika Marina Mandarića vlada prihvaća u izmijenjenom obliku, on se s time suglasio pa amandman u izmijenjenom obliku postaje sastavni dio zakona. Kluba zastupnika SPD-a je prihvaćen. Klub zastupnika Domovinskog pokreta vlada ga ne prihvaća. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 59. zastupnik Zlatko Hasanbegović vlada ga ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen. 61. zastupnika Kolareka-Ivanovića je povučen. Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen i 63. Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen, tako da ćemo sada pristupiti glasovanju. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je glasovalo 116 zastupnika i zastupnica, 78 za i 38 protiv te je na taj način donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Idemo sada na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, drugo čitanje, P.Z. br. 235. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena. Klub zastupnika Socijaldemokrati predložio je HS donošenje zaključka koji glasi: „1. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, P.Z. br. 235 upućuje se u treće čitanje i 2. Zadužuje se predlagatelj da razmotri sve primjedbe i prijedloge i mišljenje iznesene u raspravi radi izrade konačnog prijedloga zakona.“ Vlada ne prihvaća ovaj zaključak pa moramo glasovati.

Glasovalo je 115 zastupnica i zastupnika, 39 za, 76 protiv, zaključak dakle nije prihvaćen, pa prelazimo sada na amandmane o istom zakonu, ovog puta imamo 86 amandmana.

4. amandman Kluba zastupnika SPD-a vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 5. Klub zastupnika Centra i GLAS-a vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 6. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandmani 7., 8. i 9. Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, zastupnice Selak Raspudić i zastupnice Peović su identičnog sadržaja vlada ih ne prihvaća pa glasujmo o sva tri amandmana. 10. amandman Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku, zastupnice Selak RAspudić i zastupnica Katarina Peović vlada ne prihvaća pa moramo glasovati o sva četiri.

15. amandman zastupnika Zurovca vlada ne prihvaća. Glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. 17., 18., pardon i 19. su identičnog sadržaja vlada ih ne prihvaća to su amandmani Kluba zastupnika SPD-a, Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i zastupnice Peović dakle vlada ih ne prihvaća pa moramo glasovati.

20. amandman zastupnice Selak Raspudić vlada ne prihvaća.

Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka vlada ne prihvaća. 22. isti klub zastupnika vlada ne prihvaća. Nije prošao. 23. isti klub zastupnika vlada ne prihvaća. Nije prošao. Klub zastupnika Centra i GLAS-a vlada ne prihvaća. Nije prošao.

26., 27., 28. i 29. amandmani su identičnog sadržaja, vlada ih ne prihvaća, pa ćemo o njima glasovati samo jednom. To su amandmani Kluba zastupnika SDP-a, Centra i GLAS-a, Za pravednu Hrvatsku i zastupnice Selak Raspudić, molim glasujmo. Nisu dobili potreban broj glasova. 30. amandman zastupnika Darija Zurovca vlada ne prihvaća.

Klub zastupnika SDP-a vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandmani 32., '3., '4. i '5. identičnog su sadržaja, vlada ih ne prihvaća. To su amandmani Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Za pravednu Hrvatsku, zastupnica Selak Raspudić i zastupnice Katarine Peović. Amandmani nisu dobili dovoljan broj glasova. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, vlada ne prihvaća. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova.